Já také děkuji. A prosím pana poslance Martínka, připraví se paní poslankyně Válková. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo. Já jsem také rád, že se verze nominačního zákona konečně dostala i do druhého čtení, po tom, co byl tedy zamítnut i pirátský návrh.

Jsem také rád, že se domluvil jistý kompromis, který tady jistě představí předseda Sněmovny pan Vondráček.

I tak bych chtěl načíst tři pozměňovací návrhy, které bych tedy ve stručnosti představil. Jedním z nich je návrh, který přináší závaznost, a je tedy návrhem, který pravděpodobně veřejnost očekávala v případě, že by nebyl přijat daný kompromis, tak je to vlastně něco, co dělá z daného zákona ještě silnější nástroj pro dodržování a kontrolu veřejností. Zavedením závaznosti jakékoli odklonění státu od stanoviska výboru není možné.

Tím vzniká další záruka, že osoby jmenované do těchto orgánů budou jmenovány na základě svých odborných kompetencí, a zároveň se omezuje možnost tzv. politických trafik. V § 5 pozměňovacího návrhu také současně mění délku funkčního období členů výboru, protože se zavádí závaznost rozhodnutí výboru, a zároveň je personální politika odpovědností vlády.

Nově podle tohoto návrhu tedy nebude členství ve výboru na dobu pěti let, ale bude končit devadesát dnů poté, co získá důvěru nová vláda. Toto usnesení také pomůže zajistit, že vláda nebude dělat nepromyšlené, v uvozovkách, politické čistky okamžitě po získání důvěry. Kromě toho bude premiér pověřený sestavením vlády motivován k hledání a získání důvěry Poslanecké sněmovny, pokud bude vláda chtít jmenovat nové členy výboru. Členové výboru budou na vládě po svém jmenování do jisté míry nezávislí, protože je nebude možné standardně odvolat, a jejich funkční období skončí až poté, kdy získá důvěru nově složená vláda. Tak to je první pozměňovací návrh. Další pozměňovací návrh se týká přechodného ustanovení, které zavádí různou délku funkčního období při první volbě členů.

A třetí se týká rozšíření dané působnosti zákona i na zdravotní pojišťovny. Všechny tři tedy podrobně načtu ještě v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Válkovou, která je jako poslední přihlášená do obecné rozpravy. Děkuji, pane místopředsedo.

Naopak, my jsme obětovaly často téměř všechno, včetně části svého soukromého života a rodiny, k tomu, abychom zastupovaly zájmy těch, kteří nás volí. Přesto naše zastoupení ve funkcích tomu neodpovídá. A já jsem si celkem jistá tím, že jsme opravdu stejně dobré jako muži.